Ale skutečně bych velice nerad pouze kritizoval, neboť jistým způsobem jsem příznivcem nového evropského nařízení. Líbí se mi například právo být zapomenut, kdy firmy budou povinny na požádání vymazat všechny osobní údaje dotyčného, nebo právo na informace, že firmy budou povinny informovat své klienty, co vlastně dělají s jejich daty. Lidé by měli mít nově i právo na opravu, to znamená, že správce dat musí bez zbytečného odkladu opravit nepřesné nebo zastaralé údaje či musí zajistit bezplatný přenos dat na požádání ke konkurenci.

Pan ministr vnitra, místopředseda vlády se hlásí s přednostním právem. Kolega Bláha se přihlásil později, než jsem začal udělovat slovo panu ministrovi.

Tu otázku jsem otevřel už na konci listopadu a na hospodářském výboru jsem vyzval jednotlivé zástupce hospodářského výboru, abychom s tím něco dělali.

Kdo dodržoval stojedničku, tak de facto neměl žádné problémy, protože co se týče personální oblasti, je to zákonná povinnost.

Děkuji za pozornost.

Já pouze čistě fakticky, nebudu zdržovat. Samozřejmě souhlasím s panem ministrem.

Připraví se pan poslanec Profant. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Na řadě úrovní jsme napříč republikou pořádali besedy, semináře se zástupci komunálních politiků, ale i dalších zástupců veřejnosti právě ohledně problematiky dopadů celé agendy GDPR a zejména s ohledem na dopady sankčních mechanismů na menší a střední obce i na některé další veřejné subjekty. To bych chtěl říct na počátku.

Také jsme avizovali v prvním čtení u tohoto vládního návrhu zákona o zpracování osobních údajů, že připravíme pozměňovací návrh, který by řešil sankční mechanismy směrem zejména ke středním a malým obcím. Toto jsme dodrželi, takže dneska v rámci podrobné rozpravy načteme náš pozměňovací návrh. Jdeme na rozdíl od jiných pozměňovacích návrhů rakouskou cestou, jdeme cestou rakouského modelu, kdy se snažíme plně aktivovat článek 83 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým vyjímáme z působnosti sankcí orgány veřejné moci a veřejné subjekty.

Pevně věřím, že tento náš pozměňovací návrh bude podroben odborné diskusi ve výboru, v garančním výboru, mezi druhým a třetím čtením, a pevně věřím, že to, co může fungovat v Rakousku, může fungovat úspěšně i v České republice. Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu poslanci Vítu Kaňkovskému.

Vážení poslanci, ctěná veřejnosti, my jako Piráti se stavíme proti pozměňovacím návrhům, které drasticky omezují pokuty pro nějakou část subjektů, na které zákon platí. Chápeme, že mírné snížení může mít smysl.